Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 65. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 65. schůze dne 3. května tohoto roku.

Nikoho nevidím, že by se hlásil.

Ale mám tady pana poslance přihlášeného k hlasování. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, ale mně nefunguje hlasovací zařízení. Tudíž chcete opakování hlasování, prohlásit je za zmatečné, ano?

Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, prosím o ztišení. Jen co budeme mít informaci o tom, zda funguje hlasovací zařízení, můžeme přistoupit k tomuto hlasování ještě jednou.

Připomenu, že budeme hlasovat o určení dvou ověřovatelů této schůze. Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, žádám o to, abyste se ztišili. Zahajuji hlasování o ověřovatelích.

Návrh byl přijat.